Jelikož k původní úmluvě bylo přistoupeno pouze jako ke smlouvě vládní, aniž by byla později ratifikována, je nutno tento nedostatek změnit, materiál předložit k dodatečné ratifikaci. Je předkládána včetně jedné pozměňující rezoluce.

Ratifikace této úmluvy včetně jejích příloh a pozměňovací rezoluce je nezbytná rovněž z důvodu naplnění závazku České republiky plynoucí z členství v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za slovo.